Dámy a pánové, pane předsedající, vážená vládo, já si myslím, že tady vůbec není otázka toho, jestli jsou starší lidé, senioři, nesvéprávní, nebo ne.

Ještě k tomu, že je na to myšleno v občanském zákoníku s tím, že je možno vypovědět smlouvu, nebo že pokud nedostanou poučení, tak od toho můžou odstoupit. Bude to samozřejmě věc pro právníky. Nicméně si myslím, že je jednodušší, když k tomuhle vůbec nebude docházet. Další faktická poznámka pan poslanec Jakubčík. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, my projednáváme novelu zákona o ochraně spotřebitele. Nevím, proč sem zatahujeme různé věkové skupiny. Spotřebitelé jsou takřka všichni. Pojďme se přestat bavit o důchodcích, pojďme se přestat bavit o seniorech, pojďme se bavit o spotřebitelích. Proč sem taháme seniory? Spotřebitel je každý člověk. Moje dcera není senior, je spotřebitel. To je ochrana všech spotřebitelů, nejen seniorů. Pojďme se bavit skutečně věcně o lidech, o spotřebitelích. Žádné další přihlášky, ani faktické, ani řádné nemám, takže končím obecnou rozpravu. Ještě paní poslankyně Válková. Děkuji. Mám jednu faktickou připomínku.

Pan poslanec Adam s faktickou poznámkou. Nebo řádnou, pane poslanče?